Toto jsou zprávy, kvůli kterým jsme byli omezeni na dvakrát 10 minut.

Ale přečtu vám aspoň, jak strašně lže generální ředitel České televize.

Vy se tady snažíte odvolat jedinou členku Rady České televize, která systematicky bojuje proti rozkrádání 7 miliard z jejího rozpočtu a která systematicky bojuje za to, aby ti, kteří mafiánskými metodami politicky ovládnou Radu České televize, nebyli zvýhodňováni. Řekněme si to ještě jednou: Rada České televize je politický orgán, protože ho volí Poslanecká sněmovna. Jediný způsob, jakým byste mohli navolit úplně nezávislou Radu České televize, je přímá volba veřejností. Přímá volba veřejností a potom můžete říkat, že ta Rada České televize je nezávislý orgán. Pokud ke zvolení radního potřebujete, aby tato Sněmovna mu dala určitý počet hlasů, tak jak může být apolitický? Ukažte mi jednoho jediného člena Rady České televize, který nebyl zvolen politiky! Všichni víme, že to možné není. Nekřičte na mě, pane kolego! Ukažte mi jediného člena Rady České televize, který nebyl navolen touto Sněmovnou nebo předchozí Sněmovnou. Jednoho jediného, který za sebou nemá politickou sílu. Ale musím veřejnosti říct, že Rada České televize není nezávislý orgán, je to politický orgán, který je stanovován tady Sněmovnou, a podle toho, kdo vládne ve Sněmovně, si dosazuje své lidi do Rady České televize tak, aby ta Rada České televize pozývala do těch pořadů jeho příznivce, aby ty zprávy vyznívaly v jeho prospěch. Já jsem v televizi byl jenom párkrát a viděl jsem to tam.

Mimochodem, nechám brzo hlasovat procedurálním návrhem o tom, že by zde ministr kultury u takové důležité věci měl být přítomen, takže navrhnu potom přerušit jednání do přítomnosti ministra kultury.